Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o podporu především dvou pozměňovacích návrhů. Předkládám celkem tři, ale jeden už tady zmiňovat nebudu. Především se jedná o otázku odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Chtěl bych poprosit o podporu tohoto návrhu.

Sice je to z mého pohledu nelogické, abychom dali víc peněz, které potom následně ti živnostníci zaplatí státu, ale skutečně nemůžeme očekávat, že někdo přežije z 10 tisíc korun za měsíc podpory ve chvíli, kdy k tomu ještě má udržet firmu při životě.

A za druhé jsem chtěl požádat o to, abyste podpořili návrh na druhou úroveň toho bonusu pro lidi, kteří mají omezené podnikání jenom na 30 až 80 %. Prostě ta hranice omezení činnosti z 80 %, která je v tom zákoně, aby člověk vůbec měl nárok na jakoukoli podporu, je skutečně velmi přísná. My navrhujeme nižší bonus 350 korun za den pro ty zasažené na 30 až 80 %. Přijde nám to naprosto logické, aby to bylo odstupňované, jinak vznikne zase pocit obrovské nespravedlnosti u těch lidí, co na to těsně nedosáhnou. Děkuji.

Protože ano, tenkrát jste tady měli velké řeči o tom, jak je to nemorální, a teď tady říkáte, co všechno by se mělo. Hlasovat jste pro to nechtěli a ty vaše řeči jsou na omluvu občanům České republiky.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom stručně zareaguji na kolegu Filipa. Za prvé, my jsme byli připraveni o tom rozpočtu jednat, dokonce jsme o něm jednali. Bohužel vláda nebyla ochotná jakýmkoli způsobem snížit své výdaje a hledat jakékoli úspory ve svém provozu. To je důvod, proč jsme tehdy nepodpořili ten schodek. To za prvé. Za druhé, vláda má v rozpočtu na tento rok a bavíme se stále o tomto roce, protože ty peníze za kompenzační bonus budou vyplaceny v tomto roce značnou rezervu právě kvůli řešení následků té ekonomické krize. A místo toho tyto peníze utrácí za předvolební sliby, za kompenzaci důchodcům. Já samozřejmě chápu, že důchodci chtějí dostat víc peněz, nicméně rozhodně se snad shodneme i s vládními poslanci, že skutečně v tuto chvíli nejsou ta nejvíce ekonomicky zasažená skupina. A pokud se v tom rozpočtu najde těch 15 miliard na toto opatření, tak nám přijde logické, aby se našly peníze na opatření pro ty, kterým stát zakázal podnikat.

Tak budu mluvit k vám, pane místopředsedo, nebudu říkat vaším prostřednictvím, to by bylo asi komické.

A teď se podívejme na skutečné výsledky, které byly k 30. září, jak je publikuje Ministerstvo financí. Ale není ani tak důležité to číslo to je samozřejmě důležité jako využití těch peněz. Na tom se možná shodneme, možná ne.

Ale budiž, nechceme si hrát na nějaký detail.

Nebude vyčerpána. To je obecný princip. A myslím si, že máme zvažovat každou korunu.

Nechci. Ale tak se podívejme, co se děje letos. Ti, kteří pracují pro stát, jsou na svém, dostávají to, s čím počítali celý rok.

Daňoví poplatníci. Ještě jednou daňoví poplatníci, a především střední třída. Ta drží náš sociální systém, důchodový systém, zdravotní systém. Ne pár miliardářů nebo ti, kteří mají nízké příjmy.

Neudělali.